Vaše argumentace má také logiku, pane poslanče, a já jsem se ale už včera v jedné ze svých odpovědí a mně je opravdu líto, a to není žádná výmluva, že ta debata se zvrhla z řádné rozpravy do faktických připomínek, kdy já jsem během dvou minut opravdu neměl možnost, byť jsem se opakovaně a aktivně hlásil, odpovědět na všechny dotazy ale v jedné ze svých odpovědí jsem se snažil naznačit to, na co jsem měl čas v dnešní interpelaci. Ano, jednotný evropský přístup není, a pokud nebude ale Evropa se o něj bude snažit tak musíme na národní úrovni určitě i legislativně zareagovat.

A to, co jsem říkal: ano, ta výjimka platí, a v tom se shodneme, po dobu, co ta ukrajinská krize ale zase fakt mysleme na jednu věc ten pakt neplatí. A to jsem se snažil také vysvětlit.

To znamená, až ten pakt bude platit, budete mít tu výjimku jako takovou. A samozřejmě je potřeba se postarat o takový legislativní mechanismus, abychom se pokud možno do tohoto solidárního rámce samozřejmě dostali, a o to my na evropské i české úrovni budeme usilovat. Děkuji.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já mám dotaz na pana ministra školství.

Vím, že to asi nebude nějak masová záležitost, to určitě ne, ale zda se připravuje i nějaké systémové řešení ve stylu nějakého centrálního registru těchto případů, kam by ředitelé případně mohli nahlédnout, aby měli jistotu, že k ničemu takovému nedochází? Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuju za tu otázku. Ona míří k podstatnému aspektu té debaty o té novele.

Důležité je říci toto: Ministerstvo školství musí zřídit příslušné registry, protože ta situace je opravdu alarmující. My nemáme vlastně reálná data o fungování škol, máme jenom zpětné pohledy z výkazů, které neumožňují podrobnou analýzu toho, kde máme jak kvalifikované učitele, jak aprobované a podobně. Já jsem si vědom toho, že ta věc je naléhavá, proto se snažím urychlit harmonogram přípravy těch informačních systémů.

Děkuji pěkně.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Pan ministr. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tu otázku. Ona mi trochu umožňuje vysvětlit můj výrok z Otázek Václava Moravce, který vlastně mířil k tomu, že si umím představit za určitých okolností i prolomení dosavadního tabu, kdy nebyly vůbec navyšovány třídy víceletých gymnázií, a já to chci vysvětlit.